Prosím. Děkuji.

Připomínám, že zde zazněl návrh na zamítnutí, ale i návrh na opakování druhého čtení. Nejdříve bychom tedy měli hlasovat právě tyto návrhy.

Počet přihlášených se již ustálil, ale eviduji zájem o odhlášení.

Nejdříve bychom tedy měli hlasovat návrh na opakování druhého čtení, který přednesl pan předseda Jan Jakob. Počet přihlášených se již ustálil. Zahajuji hlasování o tomto návrhu.

Návrh nebyl přijat. Dále máme návrh na zamítnutí. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu zákona?

Návrh byl taktéž zamítnut. Nyní prosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko. Prosím. Děkuji za slovo, paní předsedkyně.

Já se omlouvám, paní zpravodajko, ale možná bude lepší, když to pak nebudeme přerušovat tím, že se přihlásil pan poslanec k proceduře, respektive k hlasování. Prosím, pane poslanče. Dobrý den, mám připomínku k minulému hlasování, hlasoval jsem pro, ve sjetině je proti, nezpochybňuji hlasování. Pouze po stenozáznam. Děkuji. Děkuji za slovo. Takže jako první bychom hlasovali návrh legislativně technických úprav, jak je tady přednesl pan poslanec Mašek. Jako další hlasování bychom hlasovali pozměňovací návrh, který si osvojil výbor pro sociální politiku, a to pod písmeny A1 až A3 a návrh se týká ponechání odložení účinnosti, zvýšení potřebné doby pojištění pro vznik nároku na předčasný starobní důchod z 35 na 40 let o jeden rok a taky sjednocení doby odchodu do předčasného starobního důchodu na maximálně tři roky před dosažením důchodového věku.

Jako další hlasování byl by to opět pozměňovací návrh pod písmenem B, sněmovní dokument 2780. A ten navrhuje vypustit novelizační body týkající se zpřísnění podmínek nároku na předčasný starobní důchod, jeho krácení a omezení jeho valorizace do dosažení důchodového věku.

Dále budeme hlasovat číslo sněmovního dokumentu 2784 opět pod písmenem B. A tam se navrhuje vypuštění novelizačních bodů týkajících se zpřísnění podmínek nároku na předčasný starobní důchod a omezení jeho valorizace do dosažení důchodového věku.